Paní poslankyně, obecně jenom shrnu, že ta strategie, která respektuje v principu dva základní postuláty, a to za prvé, tak jak bylo řečeno, očkování bude dobrovolné, a za druhé bude hrazeno plně, má těchto několik částí. Jednak je to přehled složek a zúčastněných subjektů, přehled vakcín, organizace očkování, očkovací schémata, distribuce, přehled potřebného materiálu, indikační skupiny, fáze očkování, úhrada, množství, registrace, komunikace a další.

Já si velmi dobře umím představit, ale zatím vám tuto definici neumím říct, protože jednak ta očkovací strategie v těch prováděcích předpisech zatím není dokončená a jednak pořád ještě čekáme na podobné informace, nebo sdílíme podobné informace s ostatními evropskými zeměmi.

Dneska to byl koneckonců i jeden z dotazů v rámci tiskové konference na Ministerstvu zdravotnictví.

Takže informace o tom, kdo je a kdo není očkován, samozřejmě při zachování všech pravidel ochrany osobních údajů, tak jako ostatně je ÚZIS povinen i se všemi ostatními daty, se kterými dlouhá léta pracuje za všech bezpečnostních kautel, bude k dispozici a tuto informaci budeme mít. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tak by mě zajímalo, jak budete postupovat. Můžeme je pak nabídnout jinému státu například?

Nutit nikoho nebudeme. Vakcíny, tak jako to dělají i ostatní země v případě, že by nebyly využity, dají se použít například do jiného státu. Ale ten, který bude, bude ale určitě zvýhodněn. Děkuji.

Pan premiér dneska řekl, že ta vakcína bude zdarma.

Poprosím, aby se spouštěla časomíra. Děkuji, pane předsedající. Pane poslanče, jenom krátce. Ten dotaz byl zejména, kdy bude ukončen systém PES.

V té době je plán ten systém dát pryč.

A pokud se týká toho, že jste říkal, že se očkují zdraví lidé, tak to je prosím princip očkování. Vždycky se musí očkovat zdraví lidé právě proto, aby neonemocněli.

Ano, ve chvíli, kdy jsou dva měsíce zavřené obchody, tak se dá předpokládat, že po jejich otevření se minimálně první dny budou tvořit fronty.

A ještě jedna věc. Ti lidé nemají sociální kontakt. Umírají i ze stesku.

Jsou první testy, které prokazují jakési výsledky, ale zatím nejsou na takové úrovni, abychom je mohli srovnat efektivitou s těmi ostatními.

Zatím takové nemáme. Jinak mě to mrzí úplně stejně jako vás.

To víme, já jsem to prezentoval i na naší datové konferenci. Nemyslím si, že by majorita těchto lidí zemřela steskem, spíše to byly ty jiné varianty, což ty smrti nijak nesnižuje.